Já také děkuji.

My si to tedy nemyslíme. A pokud chce ať už odcházející, nebo budoucí ministr... Neukládá. Ministr zdravotnictví?

A není to o žádné libovůli žádného úředníka, žádného ministra, žádného ředitele SÚKLu.

Já jsem tady zažil, a mnozí z vás, pokuty za kontrolní hlášení. Tak pro ty, kdo tady nebyli, připomenu: Nebudou, nebojte, nebudou.

Pak tady přišel ministr a říká: Dobře, uznáváme, pochybili jsme.

Schvalte, nebo bude pokuta! Reálně nám to nikdy nehrozilo, možná jenom teoreticky. Ale je to jednoduché. Já to respektuji. Ten budeme projednávat dříve. Ale je to takové... aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Dneska jsme ještě mohli. A díky vašemu rozhodnutí to už prostě nepůjde. A to je celé. Já děkuji.

Dvě minuty. Děkuji, pane předsedající.

Druhá věc. Víte, já jenom mám jeden jediný problém.

Možná jsem si to vyložil špatně. Takže důležitost toho, že tam ta sankce je, je opravdu kvůli tomu, že nikdo nechce pokutovat chudáky, kteří z nějakých technických důvodů opravdu neměli šanci.

A já jenom podotýkám, že to, co tady slyším... Proč ten pozměňovák chcete dát teď? Od ledna se to ví, od května se připojují ve velkém. Víte, já se omlouvám, ale jako ministr zdravotnictví jsem v podstatě snad do října nezaznamenal ani jeden legislativní návrh. Tak proč? A jako je spousta legitimních otázek.

Takže prostě patří to tam, pojďte si to poslechnout. Pan poslanec Stanjura se hlásí s faktickou. Já myslím, že otázka si zaslouží odpověď, pane ministře. Není chybou opozice, že se návrh novely zákona o léčivech neprojednával v minulém volebním období. To není naše chyba. Asi 150 návrhů opozičních spadlo pod stůl. A druhý důvod a ten je naprosto legitimní. Setkali jsme se před několika měsíci se zástupci, s vedením Sdružení praktických lékařů, ti nás o těch problémech informovali a požádali, až to bude možné, což jsme udělali první den, jsme takový tisk dali do systému. To je celé. Já jsem chtěl vyhovět vašemu přání, ať se rychle ten zákon projedná a schválí. Takže vy si protiřečíte. A to je celé.

Ani jednou jste nenavrhl zařazení tohoto bodu pevně v minulém volebním období.